Něco prošlo, něco neprošlo.

Protože vy jste navrhovali ty kompenzace a náhrady mnohem větší.

Některé dokonce se zpětnou účinností od 1. ledna. Tím chci říct, že vy jste to navrhovali, tak kdyby to prošlo, tak těch prostředků je vydáno mnohem víc.

Ty důvody jsem vysvětlil, položil jsem i některé otázky.

Děkujeme, pane poslanče. S faktickými nyní, kdy to vyvolalo řadu faktických poznámek, je připraven pan poslanec Bernard a poté pan ministr Stanjura.

Ten nárůst je víte, o kolik? Deset procent.

Děkujeme a nyní pan ministr Zbyněk Stanjura, poté se připraví pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, vaše dvě minuty.

Kdybychom nechali nízkou částku na předsednictví, tak jsou úspory i na Úřadu vlády.

A těch sedm kapitol, kde je nula, tak jsem to tady vysvětloval. Jsou to kapitoly, které projednával rozpočtový výbor. Pořád se říká 74 nových pracovních míst.

Takže nebojte, všechno přijde.

Omlouvám se. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Ano, děkuji. On má svůj pořad a hodně kritizuje dvojí metr, ale já musím říct, že tady jednoznačně ve svém projevu použil metodu půl pravdy. Ano, je pravda, že jsme chtěli kompenzace podle principu, když stát někomu zakáže podnikání a obživu, tak to musí nahradit, a to dostatečně a nesmí na nikoho zapomenout.

A také jsme vám říkali, že škody do ekonomiky budou značné a že nejlepší kompenzace je ta, která se nemusí vyplatit. Já dám takový příklad takových typicky zbytečných kompenzací na dluh, respektive ne zbytečných kompenzací, ale zbytečného rozhodnutí, které k těm kompenzacím vedlo, a to bylo předvánoční zavření vánočních trhů Babišovou vládou.

Tak to je ta druhá půlka pravdy.

A my jsme vás tady jednoznačně vyzývali, je to ve stenozáznamech, že vás vyzýváme k tomu, abyste začali už v minulých letech šetřit z provozních výdajů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tedy poslední faktická, pan ministr Síkela. Prosím, vaše dvě minuty, pane ministře.

Ta zpráva byla, že jsme byli kritizováni za to, že ten námi představený deficit je příliš velký a měl by být ještě menší.